Ministerstvo dopravy navrhlo nový paragraf, který kompletně řeší problematiku CIS STK.

Po provedení první analýzy problematiky bylo zřejmé, že systém CIS STK musí být zcela nově provázán s centrálním registrem vozidel, který však do pátého měsíce 2014 neměl zajištěnu podporu rozvoje, a ta byla zajištěna až novou smlouvou za našeho vedení Ministerstva dopravy. Pořízení dokumentace musí být velmi těsně provázáno novelizovanou vyhláškou, kdy v průběhu přípravy bylo zřejmé, že nový systém musí mít postupný náběh, který bude v jednotlivých stanicích trvat až jeden rok. To není výmysl Ministerstva dopravy, to je stanovisko stanic technické kontroly.

Při věcné analýze, které části zákona kromě posunutí termínu registračních značek na přání v souvislosti s připravovaným modelem Spolkové republiky Německo je nutné posunout, byl konstatován nevhodně nastavený způsob náběhu kamerových systémů v STK.

Posun termínu tedy zajistí logický náběh, kdy v průběhu roku 2015 se stanice již v rámci nového znění zákona a prováděcí vyhlášky budou vybavovat příslušnými technickými prostředky tak, aby od 1. 1. 2016 mohl být systém po kompletním odzkoušení spuštěn bez rizika nefunkčnosti a neplnění zákona. Nejde o odklad realizace, ale o zajištění reálného způsobu na jednotlivých stanicích technické kontroly. Děkuji panu ministrovi. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Dovolte mi, abych na žádost předkladatele navrhl zkrácení lhůty mezi 2. a 3. čtením na 48 hodin. Děkuji panu zpravodaji.

Vy jste říkal, že až v květnu jste něco vyřešil, ale vy jste nastoupil v lednu, ne v květnu. Říkal jste květen 2014. Proto říkám, že jste měl vy osobně jedenáct měsíců na implementaci. A současně říkáte, že chystáte úplně nový zákon. Ale já i moji kolegové bereme na vědomí to, že vlastně nevíte, kdo to zpoždění způsobil, vlastně nevíte, co se na ministerstvu děje. Jenom vám prostě úředníci řekli, že se to nestihne. Vy jste mluvil o analýze dopadů.

To tak velmi často je.

Možná že ne, ale budu moc rád a myslím, že i kolegové v hospodářském výboru, když analýzu dostanou s tím datem a podpisem konkrétního zodpovědného pracovníka. Já jsem také před pár měsíci slyšel, jak se intenzivně pracuje na zákonu o dráhách.

Jsou tam pořád!

My jsme definovali problém a ať to někdo napíše.

Možná zkušení parlamentní harcovníci jako pan zpravodaj si to pamatují i z předminulého volebního období, kdy se říkalo, že je třeba připravit nový zákon o dráhách.

Jenom říkám, že je to špatně a že opět stát trestá poctivé, kteří uvěřili zákonu, připravili se, a preferuje ty, kteří spoléhali na to, že stát jako obvykle to posune, odloží nebo změní. Tak co bych vlastně investoval, vždyť uvidíte. Když nás bude dost, co to neuděláme, tak někomu zavoláme na tom ministerstvu, oni to pochopí a odloží. Vždycky slyšíme plno dobrých důvodů, proč je třeba odložit tu povinnost.

Protože když to stanovíme, tak ti slušní a poctiví tomu věří, připraví se, doplní si vzdělání, zainvestují do své firmy, změní technologii, a teď bych mohl pokračovat, a ti ostatní na to kašlou, mají konkurenční výhodu, že investovat nemusí, nemusí třeba studovat po večerech apod., a pak nakonec my jim dáme za pravdu a podle mě tím poškodíme ty, kteří nám, státu či zákonům uvěřili. Děkuji panu předsedovi. S přednostním právem ještě pan ministr. Upozorňuji, že jsme ukončili obecnou rozpravu a chýlíme se k rozpravě podrobné. Snad. To je jenom reakce na pana Stanjuru. Co se týká zákona o dráhách, ten skutečně je v procesu přípravy zpracovávání.

Z toho důvodu tady je patrně zpoždění v řádu několika desítek dnů, několika týdnů. Musíme toto vypořádat právě proto, abychom splnili všechny podmínky. Mezirezortní připomínkové řízení předpokládáme v první dekádě října. Co se týká diskutované záležitosti kolem STK.

Avšak ukázalo se, že zákon dostatečně nezohledňuje nutnost přechodného období na straně stanic technické kontroly, které musí na své straně zajistit technickou realizaci a hlavně napojení na centrální systém. Pro bezproblémový chod stanic, vhodné využití nynějšího vybavení a pořízení nového vybavení považujeme za účelné a nutné přistoupit k posunutí termínu účinnosti, který má tento přechod zajistit.

Technicky a věcně byla celá záležitost konzultována s představiteli provozovatelů stanic technické kontroly tak, aby požadavek zákona byl bez problémů splněn. Nedochází tedy ke zpoždění implementace tohoto důležitého prvku, ale k úpravě, která jej umožní reálně a bez úměrného rizika naplnit. Já bych chtěl jenom dodat, že tento náš návrh byl projednán v hospodářském výboru.

Já děkuji panu ministrovi. Do podrobné rozpravy...